Hezké odpoledne.

Tolik tedy omluvy. A nyní tady mám čtyři faktické poznámky.

Pak už by ten široký výčet možností byl velký.

Když někdo poruší pravidlo, tak přece musí být připraven nést následky. Máme zároveň samosprávu, která nese i politickou odpovědnost za to, jestli městskou policii, která stojí nemalé peníze, využívá na měření rychlosti, nebo jestli ji využívá na další činnosti.

My se bavíme jenom o tom, jestli ze zákona vyjmeme, nebo nevyjmeme možnost městským policiím měřit i mimo svůj katastr. My nové právo nezakládáme. Tady je návrh to právo omezit a já proti tomu tady vystupuji.

Já už nebudu tedy dělat žádnou repliku, kdo všechno pochválil pana kolegu Farského, v jakých rolích tady dnes vystupuje. Jeho role rozhodně není jednoduchá.

Já netvrdím, že to takhle někde není, ale v každém případě nedělejme prosím z městských samospráv jakési nesvéprávné lidi, kteří jenom zneužívají, nebo v mnohém zneužívají zákony. To prostě takhle není!

Takže já věřím, že 99 % samospráv je natolik soudných, že skutečně řeší bezpečnostní situaci tam, kde má, a ne tam, kde to je výhodné pro jejich městský rozpočet. V tom bych je rozhodně nepodezíral. Prosím pana poslance Adamce a potom pan poslanec Ondráček.

To je potřeba říci.

A pokud by to chtěl dělat stát, tak samozřejmě může.

Ne my jako obec!

A státní policie samozřejmě by měla výrazně zlepšit svůj výkon v této oblasti. A znovu připomínám auta bez označení. A měření na místech, kde to prostě potřeba vůbec není. Prosím pana poslance Ondráčka a potom paní poslankyně Černochová, stále faktické poznámky.

Není to žádný problém, protože jak jsem zmínil při dopolední diskuzi, nebo při odpolední diskuzi, kdy jsme zmiňovali zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bezpečnost jako taková by neměla mít žádné barvy a neřešme, jestli ji navrhuje poslanec TOP 09, ODS, lidovec, tady někdo z hnutí ANO, popř. sociální demokrat nebo komunista. Je to činnost, kterou děláme ve prospěch občanů, a každý z nás žijeme ve svém regionu a každý z nás také slyšíme od svých spoluobčanů, jestli tu práci tady děláme dobře, nebo špatně, a jestli policie nebo státní policie má ty činnosti vykonávat. Já bych s tím plně souhlasil. Plně bych byl pro to, ať to dělá státní policie, dopravní inspektoráty. Ale stav je takový, že to prostě v současné době dělat nemůže personálně ani z jiných důvodů. Zachovejme současný stav a pojďme se třeba i odborně bavit o tom, jakým způsobem to napravit, ale nesnižujme bezpečnost, plynulost silničního provozu jenom proto, že neradi platíme pokuty a občas porušujeme daná pravidla. Děkuji.